A poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ještě doplnění prosím.

Proč neexistoval nebo neexistuje krizový plán už od jara, kdy na takovou tu situaci by vláda byla připravena a ty prostory byly připravené, případně byly někde státu?

Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové. Na sociálních sítích se objevilo poměrně dost videí s různými náměty z této demonstrace. A některá ve mně dokonce vzbuzují nějaké pochybnosti a byl bych strašně rád, pokud by se tyto pochybnosti nějakým rozumným způsobem vysvětlily.

Nicméně to, co mě překvapilo, bylo zejména to, že v jednu chvíli se uzavřely téměř všechny východy ze Staroměstského náměstí a lidé, kteří tam byli třeba s malými dětmi, nebyli schopni, bohužel, toto náměstí opustit tak, aby se vyhnuli těm nepokojům, právě těch bitkařů, kteří tam vyvolávali napětí a střety s policií. Byl bych tedy velice rád, aby tady ty všechny věci byly velice dobře vysvětleny, a i to samé, že tam bylo poukazováno, že členové antikonfliktního týmu nasedají bez vesty a bez registračního čísla do policejního vozidla a odjíždějí někde za zátaras.

Děkuji za odpovědi. Tak děkuji za dodržení času.

Zastavěná plocha hal má být téměř 13 tisíc metrů čtverečních a celková zastavěná areálu pak více než 26 tisíc metrů čtverečních. Součástí záměru je i 245 parkovacích míst. Tyto haly nejsou jediné, které na Ústecku a Teplicku investoři plánují. Další mají vyrůst i nedaleko obce Kateřina na Modlansku. Víte, ono to pak vypadá, pane ministře, jako když jsme odkladiště Evropy. Já bych chtěla vidět jiné evropské, západní státy, jak něco podobného u nich dovolí. Už si myslím, že těch hal a skladů, ale i supermarketů tady máme opravdu dost a je třeba jim dát stopku. To, co právě potřebujeme, je především orná půda a její ochrana, a ne zastavování betonem.